Zkracování pracovní doby je ale určitě tématem, kterému se budeme muset velmi intenzivně věnovat a velmi brzy věnovat. Nyní srovnejme alespoň podmínky zaměstnanců pro čerpání dovolené a podpořme návrh na navýšení dovolené na pět týdnů pro všechny. A ještě přece jenom si dovolím poznámku.

Já se přimlouvám za schválení tohoto návrhu.

Hezké odpoledne, dámy a pánové.

My jsme zemí, která je otevřená, která na tom nebyla ekonomicky dobře před 30 lety. A jsme zemí, kam zkrátka přišli investoři, ano, a přišli převážně, a to je dobře, především ze západních zemí, ze zemí západní Evropy, ze Spojených států.

Tady někdo nechal mobil. To byla faktická poznámka. Prosím. Děkuji za slovo.

To je zkrátka něco, co nemůžeme nikdy podpořit, protože ve finále ti, kterými se tady ohánějí předkladatelé a podporovatelé, na to doplatí ze všech nejvíc. Na kom si myslíte, že budou ti zaměstnavatelé muset ušetřit ty peníze? Kromě investic, které by modernizovaly jejich výrobu, modernizovaly jejich podnikání, držely je konkurenceschopné, tak to bude samozřejmě na lidech. Budou muset propouštět. Mít práci, anebo ji vůbec nemít? Zkrátka tohle je dneska něco, co jsme vůbec neměli připustit.

No na pracovních úřadech! A budou nákladem státu, koho jiného. A proto navrhujeme zamítnout, byť samozřejmě v dobách dobrých o tom pojďme debatovat znovu, ale to si myslím, že bude tak za pár let.

Děkuji za pozornost. Děkuji.

Já té žádosti rozumím. Takže pokud nikdo nic nenamítá, já této žádosti vyhovím. Současně konstatuji, že pak již nebude možno pokračovat v projednávání tohoto návrhu, protože vyprší doba určená pro projednávání třetích čtení. Nezbývá mi než projednávání tohoto bodu přerušit.